Senát vrátil návrh zákona s pozměňujícím návrhem. Informace k pozměňovacímu návrhu vám byly rozdány do vaší pošty. Senátoři se omlouvají, nicméně i přesto lze bod projednat.

Tak prosím, pane ministře. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládáme k projednání návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994.

A musím říct, že se současně redukuje celá řada povinností jak dopravců, tak řidičů taxislužby. Musíme říct, že tento návrh zákona byl Poslaneckou sněmovnou schválen, a to naprostou většinou hlasů. V rámci projednávání v Senátu bylo k tomuto návrhu zákona uplatněno několik pozměňovacích návrhů. Jinými slovy Senátem byl přijat zákon ve smyslu toho odborného naplnění, nicméně byl přijat pozměňovací návrh týkající se prolomení nulové tolerance alkoholu u cyklistů. Je třeba říct, že tímto návrhem se Sněmovna už v minulosti zaobírala, v tomto volebním období to bylo v rámci návrhu novely zákona o vnitrozemské plavbě, a zamítla ho. Já musím upozornit, že tento pozměňovací návrh týkající se prolomení nulové tolerance alkoholu u cyklistů nemá nic společného s úpravou, která je předmětem projednávaného vládního návrhu zákona, který, opakovaně říkám, byl bez problému přijat a respektován i Senátem. Můžeme tedy říct, že tento pozměňovací návrh je přílepkem a případné jeho přijatí by mohlo být posouzeno i jako protiústavní. Navržená změna by měla velmi negativní dopady na bezpečnost silničního provozu.

Souhlasit nelze ani s určením pozemních komunikací, na kterých má být podle tohoto návrhu umožněno řízení pod vlivem alkoholu, protože např. místní komunikace rozhodně nejsou pozemními komunikacemi s nízkou intenzitou provozu, naopak jsou to komunikace, které tvoří dopravní síť v rámci obce, a je na nich často velmi hustý provoz.

Takže vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzhledem k tomu, že s pozměňovacím návrhem Senátu zásadně nesouhlasím, dovoluji si vás požádat o podporu vládního návrhu zákona, a to v takové podobě, v jaké byl přijat vámi, tedy Poslaneckou sněmovnou. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu ministrovi.

Takže já nyní otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, tak se jenom rozhlédnu...

Já jsem chtěl jenom stručně reagovat na to, co tady předvedl pan ministr v otázce toho, jak interpretoval ten pozměňovací návrh Senátu. Označit úplně normální pozměňovací návrh k zákonu, kterého se to věcně týká, za protiústavní přílepek je naprostá nehoráznost. Přece je to zákon o silniční dopravě, ten ti senátoři novelizují, a to, že ta materie, kterou upravuje novela, je jiná než materie, kterou upravuje Senát, ve chvíli, kdy se to týká jednoho zákona, tak to přece není žádný přílepek.

Děkuji, vážený pane předsedající.

Nemám zatím nikoho dalšího přihlášeného do obecné rozpravy. Tak pane poslanče, máte slovo. Já děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych vás krátce seznámil se stanoviskem poslaneckého klubu SPD. My jsme na klubu k tomu vedli dlouhou diskuzi a nakonec jsme se dohodli k tomuto senátnímu návrhu, že necháme volné hlasování. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní Ožanová, nicméně těch otevřených zákonů v rámci této novely je víc, včetně toho, který navrhuje novelizovat Senát. Tam se mění celá řada zákonů včetně toho zákona, který mění Senát. Jenom prosím, oslovujte se mým prostřednictvím.

Opravdu. Panebože, i dítě pozná, že je to přílepek. Je třeba se naučit číst. Nyní požádám o vystoupení pana poslance Marka Bendu, který je přihlášen v obecné rozpravě, další přihlášku zatím nemám, ani na faktickou. Takže pane poslanče, máte slovo.